Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl zareagovat na vystoupení předsedy klubu TOP 09 pana Kalouska. Pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, to, co vy říkáte, že chcete kontrolovat vládu, se dneska děje prostřednictvím komisí BIS, prostřednictvím komise Vojenského zpravodajství, prostřednictvím dalších komisí. Komise může kontrolovat vládu. Na kontrolu vlády tu nepotřebujeme další komisi.

S tím nemám problém, protože ty hrozby se mění, konvergují a je třeba na ně reagovat. Ale souhlasím s kolegou Vondrákem, to nevyřešíme tady na Sněmovně.

Ale co chceme vyšetřovat? Kdo tam bude chodit vypovídat? Pan prezident? To je nesmysl. Stále faktické poznámky. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako suverénní země, jako suverénní stát musíme dbát o to, abychom věděli, kdo ovlivňuje naši politiku. My přece víme z Ústavy a z demokracie, že zásadní věci ve státě můžou ovlivňovat především ti, kteří byli zvoleni svými voliči.

A myslím si, že je to vlastně v kontrapohledu na celou tu věc. Samozřejmě každý stát, každý velký stát, velká ekonomika, mocnost má snahu ovlivnit stát další v ekonomice, v politice a prosazovat nějaké své zásadní zájmy i u svých partnerů partnerů, nejen nepřátel, tady se pořád mluví o nepřátelích.

Já se domnívám, že jestli chceme zřídit nějakou komisi, tak komisi proti hybridním hrozbám jako takovým, obecně. A hybridními hrozbami jsou státem zřízené firmy, organizace, nevládní organizace, které jsou placeny ze zahraničí a které provádějí svoji činnost na území jakéhosi druhého státu, aby ovlivnily jeho život a politiku.

Prosím, máte slovo.

No, jsme politici, opravdu nejsme odborníci. Takto by se dalo argumentovat o libovolném výboru, že v něm sedí laici. Ale také činnost těch orgánů tomu potom odpovídá, tzn. zvou se tam odborníci, aby přednesli oni své expertní stanovisko, aby to vysvětlili politikům laikům a ti zaujali příslušný postoj nebo ta doporučení schválili. Samozřejmě zaznívají zde argumenty vůči tomu, že takovýto orgán by kontroloval vládu. Já si myslím, že pan poslanec Kalousek nepoužil úplně vhodný příklad. Měli bychom mít jistotu, jak jsou chráněny volby v České republice.

Také vítám to, co říkal pan poslanec Králíček, tzn. najít nějakou cestu k té dohodě a ke kompromisu, protože to je opravdu věc, na které bychom měli najít shodu celým politickým spektrem.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Skutečně jenom fakticky na několik mých předřečníků.

To jsou prostě ta kritéria, podle kterých se hodnotí bezpečnost jednotlivé země ve světě, kriminalita apod.

Na druhou stranu, pánové kolegové, neříkáte tady pravdu. Jsem předsedou komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, a není úkolem této komise kontrolovat vládu. To prostě není pravda. To je komise, která kontroluje činnost Vojenského zpravodajství v celé její šíři. My máme možnost se samozřejmě na určité věci vlády dotazovat, ale rozhodně není naším úkolem kontrolovat, jakým způsobem vláda zachází se zprávami tajných služeb. To je prostě posunutí interpretace toho, co je ve statutu těch jednotlivých kontrolních komisí. To je účelová dezinterpretace toho, co ty komise reálně mají vykonávat. My jsme se tady bavili o tom, aby nově zřízená komise měla možnost kontrolovat skutečně to, jak ty odpovědné orgány zacházejí s výstupy, které od tajných služeb pocházejí. A myslím si, že ta debata se zbytečně posunula do emocí.